Asociační dohoda sama o sobě není přece pro Ukrajinu zárukou provedení žádných zásadních sociálních a ekonomických reforem, reforem soudního nebo justičního systému a důsledných protikorupčních opatření. Není jejich zárukou, ale může být významným stabilizačním rámcem. Česká republika je země, kde dnes žije zhruba 150 tisíc občanů ukrajinské národnosti a v případě hospodářské, sociální a další nestability Ukrajiny bude právě Česká republika přirozeným cílem zvýšené migrace. Tento vývoj by významně prohloubil krizi způsobenou masivním uprchlickým přílivem z Blízkého východu a severní Afriky. Ukrajina také dlouhodobě patří mezi prioritní země české exportní strategie. Asociační zóna vytváří komplexní volnou zónu obchodu asociační dohoda, promiňte, už je večer vytváří komplexní volnou zónu obchodu s Evropskou unií a je tím pádem podporou a ochranou našich investic a našeho exportu. Kdybych to měl shrnout, tak asociační dohoda a to už tu bylo aspoň naznačeno v žádném případě neznamená členství Ukrajiny v Evropské unii, ale ani neplní za Ukrajinu žádné v uvozovkách domácí úkoly, které Ukrajina má.

Pro ty reformy musí Ukrajina najít sílu a podporu především doma. Dohoda o přidružení ale může významně pomoci, může být jednou z motivací a může být jakousi pomocnou rukou, kterou podáváme. Dámy a pánové, výsledek ukrajinského reformního procesu, jak se tady po tom volá, samozřejmě odsud zaručit nemůžeme, ale co můžeme, je přestat konečně házet Ukrajině klacky pod nohy. A kdo z vás nechce házet Ukrajině klacky pod nohy, chce jí dát šanci, tak dnes hlasujte pro asociační dohodu. Řádně přihlášený pan poslanec Leo Luzar.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. V úvodu svého vystoupení bych chtěl možná mírně poopravit věc, která tady zaznívá. V současné době není Ukrajina bez vazeb s Evropskou unií.

Tady chci upozornit, že Ukrajina nezůstala úplně ekonomicky osamocena ani ve světě, protože v roce 2007 vstoupila do Světové obchodní organizace.

Jde o konkrétní způsob využití dynamiky vztahů mezi Evropskou unií a Ukrajinou se zaměřením na podporu zásadních reforem oživení a růstu, správu věcí veřejných, odvětvovou spolupráci. Pro Ukrajinu představuje dohoda také program reforem založených na komplexním programu slaďování ukrajinské legislativy s normami Evropské unie, k nimž se mohou připojit všichni partneři Ukrajiny a na něž mohou rovněž zaměřit svou pomoc. Tady upozorňuju na tu dynamiku vztahů, které bohužel Ukrajina dle mého názoru vůči Evropské unii neplní.

Určitě se na té přípravě také podílela a minimálně o ní byla informována od svého, jak se tady tvrdí, spolupracovníka. Samozřejmě co došlo na tzv. Majdanu, tzn. když v roce 2013 vláda Ukrajiny tady se píše ve Vilniusu pozastavila proces ratifikace, pozastavila ten proces schválení, vyvolalo vlnu nepokojů.

A to si myslím, že tady nikdo nepopře. To, co vydáváme za celou ukrajinskou revoluci, byl opravdu ozbrojený boj. A dodnes Ukrajina dluží vysvětlení světu, kdo proti komu a jak bojoval, kdo první začal střílet, kdo vyzbrojoval oddíly a bojovníky, kteří tam bojovali. Komise se domnívá, že bylo dosaženo cílů, které stanovila Rada ve směrnici pro jednání, a že návrh dohody pro Unii je přijatelný. A nejsem si jist, jestli dneska by Unie, kdyby měla možnost znovu vyhodnotit tu přijatelnost, řekla totéž. Protože základní hodnotou té smlouvy je, že má posilovat spolupráci v oblasti práva, svobod, bezpečnosti s cílem upevňovat právní stát a úctu k lidským právům a základním svobodám, vytváří podmínky pro těsnější spolupráci i v dalších oblastech společného zájmu.

Chci zdůraznit, že dohoda poskytuje zvláštní pozornost právnímu státu a posílení soudních orgánů a postupů. Toto jsou základy evropského práva. A pokud jakýkoli stát by chtěl k těmto právům přistoupit, měl by tak činit, a ne čekat na to, až to podepíše, a potom začnu teprve vyvíjet kroky, abych mohl být nazýván právním státem.

Předpokládám, že Evropská unie má založeny tyto podvýbory, které vyhodnocují pravidelně fungování a přípravu komplexního státu, který žádá o asociaci.